Také děkuji.

Pane ministře, prosím. Mně přijde celkem humorné, že tady opozice už nepřichází s vlastními argumenty a v posledních třech vystoupeních využívá citaci europoslance jiné strany. Ale budiž.

Já vás obecně odkazuji na článek 7b, který říká, které státy jsou vyjmuty z nutnosti podílet se na solidárním mechanismu, a na základě toho bude textově zpracována tato výjimka. A poznámka o tom, že bude platit originální text. No jistě, ale i ten originální text zaručuje pro ty, kdo se skutečně podívají do jeho hloubky, České republice to, že nebude v téhle chvíli platit solidární příspěvek.

Ano, když je to výjimka vztahující se k tomu, že budeme dotčeni ukrajinskou migrací, tak všichni doufáme, že bude dočasná, protože doufáme, že nebudeme trvale stiženi ukrajinskou migrační krizí.

Děkuji.

Pane předsedo, prosím. Vážené kolegyně a kolegové, já si dovolím navrhnout procedurální návrh. Ten čas byl už překonán o více než 30 minut.

Čistě takto. Omlouvám se, pane předsedo. Prosím, na kdy přerušit? Řekl jsem, že čistě takto. To znamená, návrh na přerušení.

Prosím. No, pane předsedo Cogane, prostřednictvím paní místopředsedkyně, taková úplně dohoda nebyla.

Pokud to přerušíme, tak usnesení nebude.

Takže paní předsedkyně, váš protinávrh je ukončení rozpravy? Já musím mít protinávrh. Nejde hlasovat.

Dobře, děkuji. Další s protinávrhem pan poslanec Okamura. Prosím. No, já za SPD musím říct, že my jsme tady tu dohodu dodrželi. Byl jsem přihlášen i do rozpravy a stáhl jsem přihlášku, abych právě tu dohodu dodržel.

Děkuji. Zaznamenala jsem protinávrh na pět minut.

Ano, tak prosím.